A ne náhodou. To se povedlo České republice.

Ale nedá mi to. Měl pravdu v tom, že mnohé evropské státy včetně České republiky dlouho neplní své závazky vůči NATO.

Takhle nemůže fungovat dlouhodobé partnerství. To může fungovat krátkodobě. Dá se zdůvodnit ekonomická krize. Nemůžeme si to dovolit letos, příští rok, za rok. Ale pak už musíme někam směřovat. A do toho přijde premiér České republiky, když zdaleka neplníme své povinnosti, a není to problém jenom této vlády, abyste to nebrali jako kritiku směrem k této vládě, je to dlouhodobý problém České republiky, a říká: Vybudujme evropskou armádu! Bez diskuse v České republice.

S kým to debatoval? Já se obávám že ne.

Když se dohodneme, budeme to prosazovat, můžeme neuspět. To se nám může stát. Aspoň jsme věděli, co chceme. A hledali jsme partnery. Nic takového neděláme. Pan premiér, jak on je mistr v odvádění pozornosti, tak místo priorit zahraniční politiky mluvil o nepovedených projektech exportní banky. A má pravdu.

V té době jsem nezaznamenal oprávněné obavy, nebo obavy opozice z toho, že to není dobře. Vždyť přece v některých těch případech figurují renomované české firmy s dlouhodobým podílem na domácím i světovém trhu, firmy, které zaměstnávají stovky a tisíce lidí. To nejsou žádní podvodníci. A kdy se používá exportní banka? V okamžiku, kdy nestačí běžné bankovní nástroje. Takže každý ten obchod je rizikový. Představa, že stát podporuje rizikové exporty, a on je musí, když chce, protože normální komerční pojištění není možné, představa, že ve sto procentech bude úspěšný, není reálná.

Ale současně říkat, to není možné, že tam se nějaký případ... A rozlišujme prosím, rozlišujme mezi nepovedeným projektem, který v rizikové oblasti může dopadnout třeba i kvůli změně politické situace v té oblasti, a tím, kde někdo v zásadě plánoval podvod. To jsou dvě úplně jiné kategorie. A těch prvních je mnohem víc než těch druhých. Otázka, před kterou stojí nejen Česká republika. Tak to už máme tři členy vlády. Situace se postupně zlepšuje. Otázka je, jak bude Česká republika a Evropa jako celek reagovat na nového amerického prezidenta. Není pravda, že evropská levice nebyla zděšena z výsledků, jak se snaží poslední hodiny říkat.

A není to tak. Zvolila ho střední a nižší střední třída, která neviděla ekonomický prospěch svůj z ekonomického úspěchu Spojených států. Ekonomika roste. Mají z toho užitek dneska všichni? Nemají! Tak se bavme o tom, aby z toho ekonomického růstu měli užitek všichni, kteří poctivě pracují, protože to jsou voliči, kteří mimo jiné zvolili Donalda Trumpa.

On vlastně kopíruje ANO.

Tomu asi nevěříme ani my z opozice, že by nepodporoval sám sebe a své hnutí. Fakt ne.

Prohlášení čtyř. To nebyl konflikt mezi vládou a opozicí.

Tak jak to je? Proč to prohlášení vznikalo, když je všechno jasné a všichni v té vládě podle toho postupují včera, dnes i zítra? Tak jsou pravdivá slova pana premiéra, že zahraniční politika je transparentní a jednotná? No jasně že nejsou! To není řečnická otázka.

Té opozici se podařilo zanést svár do těch vládních lavic a přímo do vlády.

A mohli bychom častovat silnými slovy jednu i druhou stranu sporu. Ale pomohlo by to české zahraniční politice? Nepomohlo! Myslím, že je dostatek oblastí jiných daňových, zvyšování byrokracie, šikana malých, sociální systém , v kterých si vystačíme v těch domácích soubojích.

A pan předseda Fiala to řekl naprosto přesně. To byla jenom špička ledovce. A taky vyjmenovával mnoho z těch protikladných vystoupení členů vlády. A to nás oslabuje.